Nárůst na výzkum mimochodem, prostředky na výzkum dosahují 50 miliard korun. I tam byl nárůst přes velké problémy s rozpočtem přes 1,2 miliardy korun, čili to jsou konkrétní čísla už na schváleném rozpočtu. Teď nebudu předjímat, co vláda přijme. Já určitě budu ten, kdo bude připomínat priority naší vlády, mezi něž patří vzdělávání a výzkum. Nevím, co vláda přijme, ale vím, co vláda přijala, a vláda přijala takto sestavený rozpočet s těmito navýšeními, konkrétními navýšeními pro výzkum, vývoj a inovace.

A právě toto po letech připravujeme ve zcela novém zákoně o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Ta stará takzvaná stotřicítka platí už dvacet let, má spoustu novelizací, ale je potřeba nový zákon. A i na tom naše vláda pracuje. Děkuji, pane premiére. Je zájem o doplňující dotaz. Děkuji za slovo. Pane premiére, mohu vaše slova chápat tak, že je pro vás priorita věda, výzkum, to znamená, že nedopustíte tam propad o 10 %? Že je pro vás priorita školství? Dívám se na pana ministra .

Žádný úředník Ministerstva financí si nedovolí poslat materiál na vládu bez podpisu schválení konkrétním ministrem, v tomto případě ministrem financí, takže ministr financí, váš ministr financí z vaší strany tam prostě provedl tyto škrty, aby mu to vyšlo. Děkuji.

Tak prosím.

U nás rozhoduje vláda, rozhoduje kolektivně a vláda stanovuje to, jak bude definitivně vypadat rozpočet.

Nakonec k tomu směřuje celý náš ozdravný balíček. O tom bude teď jednat a rozhodovat vláda. A pokud se ptáte na to, zda mohu říct, že výzkum a vzdělání jsou priority naší vlády a zda to mohu potvrdit, tak ano, mohu to potvrdit. Jsou to priority, stejně jako je priorita bezpečnost a obrana, stejně jako je priorita energetická bezpečnost, stejně jako je priorita dostavba dopravní infrastruktury, možná jsem na něco zapomněl. A to, že jsou to priority, se nějakým způsobem musí odrazit ve státním rozpočtu.

Ale my to děláme právě s ohledem na budoucnost, protože jsme zodpovědná vláda. A protože myslíme na budoucnost, tak chceme, aby se také rozvíjelo vzdělání, aby se rozvíjel výzkum, abychom investovali do dopravní infrastruktury, do obrany, abychom dělali věci, které se neprojevují jenom teď, ale které jsou důležité i pro to, abychom dobře žili v příštích letech.

Všem přeji klidné odpoledne.

Prosím. Děkuji za slovo.

Oni poslechli, oni udělali všechno, co měli, ale důchod jim nějak nechodil. Naštěstí už se objevují tyto případy výjimečně. A já bych se chtěl zeptat: tito lidé samozřejmě dostanou důchod zpětně, ale musí platit i nadále zdravotní pojištění a nedostali ještě důchodový výměr.

Říkají, ano, my vám to pošleme opět zpětně, až budete mít důchodový výměr. A pan ministr slíbil ve veřejném prostoru, že dá zprávu zdravotním pojišťovnám, asi tak před čtrnácti dny, třemi týdny, aby se tato situace neděla, a ona se děje pořád. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, já tedy musím říci, že občas tedy nevěřím vlastním uším vzhledem k tomu, co tady prezentoval pan premiér o financování zdravotnictví.

A je třeba říci zase zcela objektivně, že za naší vlády v podstatě investování do vědy a výzkumu dosáhlo rekordní výše.